My se to rozhodně nedomníváme a myslím si, že tato vyjádření byla velice nepatřičná vůči těmto takto pracujícím studentům.

Má někdo, prosím vás, snad zájem na tom, abychom neměli dostatečně vysokoškolsky vzdělané určité procento budoucí generace?

My přece musíme mít zájem, aby co nejvíce lidí dosáhlo co nejvyššího stupně vzdělání, abychom byli vzdělanostní společností. A vy tady vlastně jdete úplně proti tomu svému programovému prohlášení.

Zejména nízké zdanění hrubé odměny do limitu je hlavním důvodem atraktivity pracovních dohod. Takže opět tady jdeme proti tomu, co je potřeba.

Další věc, která dopadne na mladé lidi.

Nevidíme, že by vláda motivovala mladé, aby studovali. Stát má množství pozitivních externalit ze vzdělané populace. Vzdělaná populace je ve své podstatě schopna určitého kritického myšlení, dokáže pracovat s dezinformacemi a samozřejmě taky zpravidla má vyšší mzdu, vytváří tedy vyšší přidanou hodnotu, a to vytváří dostatečné příjmy i pro státní rozpočet. Jak jsem řekl, ceny vysokoškolských kolejí začínají být neúnosné. Rostou výdaje na bydlení a stravu. První vlna zdražování kolejného již proběhla, a to na začátku akademického roku. Některé vysoké školy ale zdražují i průběžně během semestru.

Jako druhou věc, kterou jsem si vytáhl z toho balíčku, je daň z nemovitých věcí, kdy dochází k dvojnásobnému navýšení a pravidelné valorizaci této platby, pakliže to bude schváleno.